Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkný den a zahajuji 15. schůzi Poslanecké sněmovny, na které vás všechny vítám. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 7. června tohoto roku a zároveň vám byla tentýž den rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů.

Navrhuji, abychom jako ověřovatele určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Františka Kopřivu. Má prosím někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze? V tom případě přistoupíme k hlasování. Hlasujeme o schválení ověřovatelů schůze, pánů poslanců Holíka a Kopřivy. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 15. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Františka Kopřivu. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně.

Omlouvají se také z dnešního jednání následující členové vlády: Andrej Babiš pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Jiří Milek pracovní důvody, Robert Pelikán pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Alena Schillerová pracovní důvody, Martin Stropnický zdravotní důvody, Ilja Šmíd pracovní důvody, Dan Ťok pracovní důvody, Vojtěch Adam pracovní důvody.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Konstatuji také, že návrh pořadu zní: Připravované omezení podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Než přistoupíme k hlasování, tak se s přednostním právem přihlásil pan předseda Bartoš. Já jenom na základě některých opakovaných dotazů konstatuji, že podle jednacího řádu v této chvíli mohou vystoupit pouze poslanci s přednostním právem, mezi něž, dokud není otevřena obecná rozprava, nepatří ti, kteří jsou vybráni klubem, aby přednesli stanovisko klubu. Jsou to pouze předsedové stran a předsedové poslaneckých a klubů a členové vlády samozřejmě a členové vedení Sněmovny, ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové, pane předsedající. Než se vyjádřím k programu této mimořádné schůze, a já věřím, že program této schůze bude schválen, ale co kdyby se tak nestalo, chtěl bych jenom reagovat na jednu věc, se kterou jsme se včera rozešli, a to jenom velmi rychle. Pan předseda Kováčik včera obvinil našeho předsedajícího, místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtu Pikala, že komolí jména kolegů.

Já bych chtěl jenom poprosit prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedu Kováčika, jestli by tady na to mohl reagovat, protože ta sebereflexe u nás je přirozená.

A teď jenom k programu schůze, jestli mohu. Využiji toto slovo. My v poslední době sledujeme poměrně smršť překotných návrhů, nějakých novel zákonů, které se dotýkají velmi důležité problematiky dostupného a sociálního bydlení.